A současně s tím zhruba stejnou rychlostí mu tečou dotace ze státního rozpočtu. Tak jako majitel Agrofertu počítá geniálně.

Někde musíte dělat ta zásadní pochybení. Děkuji.

Tak tady máte ten hrozný Agrofert. Můžete se podívat.

To je deset procent! Tak nelžete. Toto jsou ta čísla. Nic není. Toto jsou ta čísla. To je váš program? Takže nelžete. Jedna desetina je to. A můžete argumentovat evropskými dotacemi a ukážu vám i to, kolik moje firmy odvádějí do evropského rozpočtu německé, maďarské, slovenské. To jsou další miliardy.

Děkuji.

Je to možné dohledat z otevřených zdrojů. A z nich je také možno snadno odvodit, proč jste se v roce 2011 rozhodl vstoupit do politiky, protože ta bilance vypadala velmi neutěšeně.

To nepřehlušíte absolutními čísly za deset let. Prostě když jste říkal ano, bude líp, tak jste nelhal. Od okamžiku, kdy jste se stal ministrem financí, tak je Agrofertu skutečně výrazně lépe .

Děkuji. První paní poslankyně Langšádlová, potom pan místopředseda Filip a potom ministr financí. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře financí, já si myslím, že tady je jedno velké nedorozumění.

Česká republika je parlamentní demokracií. V rámci parlamentní demokracie se vláda odpovídá Poslanecké sněmovně.

Pane ministře, vy opakovaně prokazujete, že ani nevíte, co je v materiálech, které do této Poslanecké sněmovny předkládáte. Ve chvíli, kdy se prokáže, že materiály, které předkládáte, jsou plné věcných chyb, tak se rozčilujete.

Děkuji vám. Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy vystoupí s faktickou poznámkou pan místopředseda Vojtěch Filip a připraví se ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane místopředsedo. Děkuji. Prosím vás, můžeme se vrátit k předmětu debaty? Tady od rána v těch jednotlivých diskusních příspěvcích většinou jsme se nezabývali ve třetím čtení předmětem našeho jednání.

A dnes jsme svědky toho, že už je každému jedno, jestli mluví k věci, nebo nemluví k věci. Já jsem přesvědčen, že tohle není demokratická diskuse. Tohle je ukázka toho, jakým způsobem lze udělat opravdu z parlamentu pouze žvanírnu místo orgánu zákonodárné moci a kontroly vlády. Prosím alespoň přestaňte s těmi osobními útoky a argumentujte jeden i druhý. Děkuji.

Jedna lež za druhou. Takže mluvte k EET. Proč chráníte podvodníky a lidi, kteří neplatí daně. Děkuji. Načtu další omluvenku, která dorazila. Nyní tedy pan předseda Laudát s faktickou poznámkou a po něm paní poslankyně Langšádlová. Prosím, máte slovo. Já se domnívám, že většina příspěvků do nějaké doby se týkala té věci.